Prosím pana ministra.

Já celkem rozumím vaší otázce.

Podle mého názoru nemůže tento materiál vzniknout bez toho, aby se vyhodnotil dosavadní průběh.

Rozumím tomu, kde je asi pes zakopaný, ale nicméně v této chvíli v Olomouci smlouva uzavřená je, provozovatel tam má svou odpovědnost a musí ji plnit. Pokud ji nebude plnit, samozřejmě zasáhneme.

Já jsem i ve své první otázce zdůrazňoval, že to dnes nechci nějak expresivně, i při vědomí toho, že to není vaše záležitost a že jste nastoupil do funkce v podstatě až na konci toho procesu. Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou představu, kdy by to vyhodnocení mohlo být k dispozici, v jakém časovém horizontu. Pan ministr.

Takže budeme porovnávat počty hodin, budeme porovnávat kvalitu zásahů.

Myslím, že někdy kolem června bych to chtěl dávat do vlády. Děkuji. Prosím pana poslance Mackovíka. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já zůstanu u tohoto tématu. Olomouc a Ústí nad Labem. Teď tedy zcela konkrétně se chci zeptat.

Prosím pana ministra.

Ale tady to asi bude otázka na znalce, aby posoudili, jak tomu je.

Prosím pana poslance.

Není v té kategorii, o které se tady bavíme.

To je prostě to, co se musí vyřešit.

Takže já myslím, že tam pořád ještě čas je. Děkuji.